Řekněme si, že v Senátu má většinu opozice ze Sněmovny, vláda má většinu logicky v Poslanecké sněmovně a velmi často a zcela logicky se dohodnout nemůžeme, protože máme jiný pohled na to, jak ty věci máme řešit. Návrhy, které doporučil Senát, které my podpoříme, nijak nemění smysl zákona.

To se nedá obhájit, to senátní verze řeší a to je dobře.

To totiž funguje nejlépe.

Takový zákon prostě nenapíšeme. To se prostě nepovede.

Já myslím, že senátní verze je o něco lepší, proto ji podpoříme.

Děkuju. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím ke kolegovi Stanjurovi.